Dobře, nepatří tam.

Je to A5. A opět se peníze nalezly v kapitole 396 Státní dluh v ukazateli obsluha státního dluhu.

Je to výdaj regionálního školství a přímo řízených organizací o 100 mil. korun. Já myslím, že to je dobré, opravdu dobré navýšení výdajů.

To už máme čtvrt miliardy. A to máme teprve tři rozpočtová opatření, která už vládní většina doporučila.

Opět bych řekl, dobré navýšení, správné navýšení, ale kde se nachází těch 220 mil.?

Zvyšujeme. A proto... Pane premiére, pak máte možnost na to reagovat na mikrofon. Takhle jsou ochuzení ostatní kolegové ve sněmovně o vaše podnětné připomínky, tak nechme si to na ten mikrofon.

A náš klub tento pozměňující návrh samozřejmě podpoří.

Taky správně.

Je to směřováno správně, tzn. na rozvoj a obnovu materiálnětechnické základny sociálních služeb, ale proč už to nebylo v návrhu státního rozpočtu? Co dělali členové vlády, že souhlasili s tak vysokou částkou v podpoře v nezaměstnanosti? Nebo si jenom vytvářeli politický prostor pro to, aby tady mohli předvést vlídnou tvář a říct: my jsme pro vás našli nějaké peníze, podívejte se, my jsme to prosadili? Takže to je druhý dotaz na paní ministryni práce a sociálních věcí, která by tady vedle ministra financí měla sedět jako první, protože má suverénně největší kapitolu státního rozpočtu. Ale měl by tady být někdo, kdo obhajuje tak obrovské výdaje, aby byl schopen reagovat na dotazy, podněty, příp. i kritiku. I o tom mluvil pan prezident. A měl pravdu v tom, že tato vláda neudělala vůbec nic v omezení sociálních dávek těm, kteří je zneužívají. Ne těm, kteří si je zaslouží. Ale těm, kteří je zneužívají. My poslanci jsme napříč politickým spektrem přijali jedno z možných opatření, aby obce mohly rozhodovat, zda se vyplatí doplatek na bydlení.

Takže jeden jediný z možných nástrojů jsme prosadili my, společně, pozměňujícím návrhem, takřka všichni, kteří jsme u toho hlasování byli.

Reálně s tím ovšem bojovat nechtějí. Vzpomeňte si, jak složitě se projednává novela zákona pomoci v hmotné nouzi. Že bychom tam našli větší pochopení pro obce, aby mohly aspoň v tom svém segmentu určit, kdo tu dávku potřebuje a kdo ji zneužívá, toho pochopení jsme se zatím nedočkali.

Svědčí o tom, že ti, kteří znají rozpočtovou politiku a chtějí dát nové výdaje, tak vědí, že pro ně klíčové je mít řádek v tom rozpočtu. Řádek.

My jsme tady projednávali, bohužel neúspěšně, protože nejsilnější vládní strana odmítla nabídku opozice a zamítla finanční ústavu, ta opatření promítli do běžného zákona. Pro mě nebylo nijak překvapivé, že to Senát zamítl.

Dominantní většina Senátu.